Jednání i výstupy z jednání zastupitelstev jsou veřejná... Ano, pane senátore, máte pravdu. Já vás tady ve sněmovně také prosím o zachování mlčenlivosti... Děkuji. Výstupy jsou také veřejné a nedovedu si představit, jak by bylo možné projednávat, že Františku Novákovi, myšleno obecně, zastupitelstvo promine poplatek, aniž bychom porušili zákon na ochranu osobních údajů a mlčenlivost správce daně a poplatku na veřejném zasedání zastupitelstva.

Přestože počet případů, kdy si nezletilý občan požádá o svéprávnost například za účelem sňatku nebo podnikání, je naprosté minimum, rozhodl se Senát řešit i tyto možné případy tak, aby byla novela komplexní. Bez úpravy Senátem by nebylo tudíž jasné, na koho přejde poplatková povinnost, protože podle § 12 zákona o místních poplatcích, tak jak přišel z Poslanecké sněmovny, je řečeno, že přechází na zákonného zástupce, a to bylo novelou občanského zákoníku zrušeno. Senát Parlamentu České republiky též upravil znění paragrafu určujícího termín platnosti účinnosti zákona, a to ze dne vyhlášení, jak už zde bylo řečeno, na 15. den po vyhlášení, protože tak krátkou lhůtu, prakticky žádnou, jako dává den vyhlášení na realizaci novely, Senát považoval za nepřiměřenou obsahu a závažnosti novely.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Protože bez obecně závazné vyhlášky nelze místní poplatky stanovit.

Určitě dobře míněná snaha předkladatelů zákona i paní poslankyně Zelienkové zapojit do rozhodování o prominutí poplatků zastupitelstvo obce není slučitelná zvláště s tím, že se jednak jedná o rozhodnutí, které musí být odůvodněno.

Děkuji za pozornost. Budeme pokračovat. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak vláda a vládní poslanci mají klid na práci. No tak hodinu a tři čtvrtě jsme věnovali debatě, která hýbe naší společností. Kdybych spočítat hodiny, které jsme věnovali tomuto zbytečnému návrhu zákona, tak je to mnohem delší doba. Pak často slyšíme od nových kolegů v Poslanecké sněmovně, že chtějí efektivně jednat.

My budeme hlasovat pro senátní verzi, která je samozřejmě mnohem lepší. Proč ne, když jim to pak budeme vysvětlovat, jak jste to vlastně mysleli dobře a dopadlo to jako vždycky, pak uděláme nějakou novelu, proč ne. Velmi často jsem tady slyšel v posledních měsících z úst vládních politiků: My víme, že je to špatně. Hlasujte pro, ale rychle připravíme novelu. Nějak se to neděje, ty novely. Nedá mi, abych...

Já respektuji většinové hlasování, ale opravdu si myslíte, že jsme se dneska měli věnovat tomuhle marginálnímu problému a přerušit debatu o migraci? Já si to nemyslím. Byl původní návrh, pak byl komplexní pozměňující návrh, takže původní návrh padl do koše, pak jsme to měli jednou na rozpočťáku, podruhé, první, druhé, třetí čtení, Senát, zpátky ve Sněmovně. My přece musíme řešit důležité věci, jako například novelu zákona o místních poplatcích. Ale když už řešíme, tak se přikláním k tomu, co říkal pan senátor. Podpořme senátní verzi, ta aspoň zachovává nějaké rozumné proporce, uplatňuje zkušenosti z komunální politiky a nesnaží se páchat dobro a říkat, aby zastupitelstva jednala o odpuštění dluhů jednotlivým neplatičům poplatků za komunální odpad. Mám dvě faktické poznámky. První faktická poznámka paní poslankyně Fischerové, pak pan poslanec Kudela. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Zastupitelstvo města, obce každopádně má právo nastavit vyhlášky, nastavit pravidla, ale jedině správní orgán, což jsou vlastně většinou to bývá na obcích anebo ve městech ekonomický odbor, který podle správního řádu potom už na základě nastavených pravidel rozhoduje. A chci podpořit a poděkovat opravdu senátorům, že takto dotáhli novelu tohoto zákona do konce.